O tom návrhu rozhodneme v hlasování číslo třicet tři, ale já vás předtím všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 140 pro 92, proti 33. Návrh byl přijat. Návrh zákona byl zamítnut a tím projednávání končí. Děkuji navrhovatelům, děkuji zpravodaji a končím bod 16.